A nyní by tuto dohodu měla schválit Sněmovna.

A všiml jsem si, že SPD je jedinou stranou v Parlamentu, která bude hlasovat proti, jelikož hnutí ANO bude hlasovat pro tuto dohodu,, a už také v tomto smyslu se hnutí ANO vyjádřilo.

A ještě doplním, že my tady nechceme žádné cizí vojenské základny, i kdyby byly z východu, nebo ze západu. A nechceme tady žádný pobyt cizích vojsk, i kdyby byla z východu, nebo ze západu. Jsme přesvědčeni, že by měla vláda na tuto otázku vyhlásit referendum, zdali tady mají být cizí vojenské základny a zdali tady má být dlouhodobý pobyt cizích vojáků.

A opět je tady v té otázce referenda hnutí SPD zcela osamoceno, protože také hnutí ANO odmítá referendum, které by umožnilo referendum o mezinárodních smlouvách. To znamená, my jsme jediní tady ve Sněmovně, kteří prosazujeme referendum včetně možnosti referend o mezinárodních smlouvách, a je to prostě tak.

No ale tady máte většinu vy jako vláda.

Vy k tomu nemáte mandát vůbec tady! Proto říkáme, že by to měla být otázka na referendum. Protože vy jste před volbami nic takového občanům neříkali, ani hnutí ANO.

Vy jste to moc dobře věděli, že takováhle smlouva byla projednávána i v jiných členských zemích NATO. Ne všechny ji mají.

Proto já říkám, že by to měla být otázka na referendum.

Je to něco podobného, ale trošku z jiného soudku samozřejmě, jako že jste před volbami dokonce tvrdili, že nebudete zvyšovat daně. A teď je zvyšujete.

A teď je zvyšujete.

Takže je to trošku jinak ve skutečnosti podle mého názoru. V případě schválení této smlouvy se tak budou moci na území České republiky volně pohybovat a operovat ozbrojené síly USA, a to včetně rodinných příslušníků.

A to včetně rodinných příslušníků, jak jsem říkal.

A to bez možnosti kontrol ze strany České republiky. Tedy nemůžeme dovnitř, nevíme, kdo tam je, co tam je uskladněno, a nevíme, jaká se zde provádí činnost.

Dohoda je dokonce uzavírána na 10 let, kdy se nedá vypovědět. To je hodně alibistický přístup.

Ale to jsou přece výmluvy.

Prostě chápu ty vaše důvody, ale nesouhlasím s nimi.

Takže tato dohoda je z našeho pohledu jednostranně nevýhodná pro Českou republiku, nedává obdobná práva českým vojákům, jejich rodinným příslušníkům nebo dalším civilistům na území Spojených států amerických. Název celé dohody předpokládá obrannou spolupráci, ale obsah dohody směřuje k jednostranně pro USA výhodné úpravě pobytu jejich vojsk na území České republiky po dobu nejméně 10 let.